Kvalita dat je v projektu definována a bude průběžně vyhodnocována a sledována nezávisle na dodavateli.

A jestli můžu ještě doplnit. Ta data dostupné v této šíři nejsou. A jenom chci říct, že původně to bylo vázáno, že to bude dáno přímo univerzitě jako zakázka z ruky. Připravilo soutěž. Do toho průzkumu se přihlásili všichni operátoři, že mají zájem ta data poskytovat a zakázku realizovat, plus další subjekty. Když se vypsala soutěž, tak nám přišly dvě nabídky. Jedna nabídka byla od O2 Česká republika. Z očekávané ceny 350 oni nabídli 345 milionů.

Děkuji. Prosím pana poslance.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, pana ministra.

Předně chci říct, že trať 097 byla poškozena sesuvem. Při dokončování dálnice D8 bylo dohodnuto několik věcí. Předně bylo dohodnuto, že se ta trať nebude opravovat vzhledem k tomu podloží dohromady s tou dálnicí D8 a že počkáme do budoucna. Na základě této dohody jsme se dohodli, že Ministerstvo dopravy bude na jiných železničních tratích k Ústeckému kraji kompenzovat to, že nebudeme obnovovat tuto trať, dalšími investicemi.

My jsme na základě tohoto požadavku s krajem dohodli, že uděláme studii, jak by ta oprava mohla být v tomto složitém území opravena anebo dokončena. Musím říct, že to území je sesuvné. Dostat se na podloží, které se neposouvá, je docela složité.

Já bych jenom rád upozornil, že na této trati jezdí v průměru v tom každém vlaku zhruba 45 cestujících a kraj tam objednával 9 vlaků v jednom směru za 24 hodin.

My jsme dali na vládu materiál pro informaci, že z ekonomických důvodů tuto opravu nepovažujeme jako ekonomickou a že s ní nepočítáme.

Je otázka, jestli z hlediska řádného hospodáře k takovému kroku přistoupit. Děkuji. Prosím, pana poslance.

Prosím, pana ministra. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tak na tuto příhodu si opravdu nevzpomínám. Možná je to dáno tím, že si ve svém věku už nevzpomenu na všechno. Ale já si pamatuji na oficiální jednání s Ústeckým krajem.

A on s tou dohodou souhlasil. Následně to rada kraje shodila ze stolu. Nicméně na základě tohoto shození ze stolu jsme řekli, že to prozkoumáme. Já jsem nikde neslíbil bez vědomí toho, kolik ta oprava může stát, že tu trať opravíme. Můžeme o tom vést jednání, pokud kraj přesvědčí vládu, že to je tak důležitá trať pro kraj, aby byla za 3 mld. opravená. Ale hlasoval bych proti. Děkuji. Prosím pana poslance Válka.